Děkuji.

Děkuju, pane ministře. Já jsem stejně nedostala odpověď na to, jestli je to daň, nebo to daň není a jak se bude přistupovat k těm subjektům, které ve své podstatě neudělají nic špatně. Model mám město. Město má dvě společnosti, jedna druhé rozumíte, mně spíš jde o to, že tady chci slyšet, že nebude to bráno tak, že je to daňový únik, protože ve své podstatě oni neudělají nic špatného.

Takže jenom chci tady slyšet a ubezpečit, že oni nebudou nebo nebude na ně přihlíženo nebo nahlíženo, že dělají nějaké daňové úniky nebo daňové podvody. To je jedna věc. Měl jste na to asi stejný čas jako já, možná trošku déle.

Já se přihlásím ještě jednou. Prosím, pan místopředseda. Ale mám tady doplňující, ještě tedy jeden dotaz.

Do značné míry se budeme tím řídit v rámci toho pozměňovacího návrhu.

Tvrdil jste, že připomínky byly vypořádány, a proto je tedy vše v pořádku.

Protože to může ohrozit skutečně příjmy v řádu desítek miliard korun.